Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jsem řekl na tiskové konferenci, že z našeho pohledu je ten rozpočet prakticky neopravitelný ve chvíli, kdy paralelně s ním běží daňový balíček, který může udělat sekeru do státních financí až 100 mld. korun, tak skutečně má omezený smysl se tady bavit o stamiliónech nebo jednotkách miliard. Nicméně abychom přece jenom ukázali nějakou cestu, kterým směrem by mohla vláda v těch úsporách jít, tak předkládáme několik pozměňovacích návrhů, současně upozorňujeme i na to, kam zase z našeho pohledu vláda peníze chybně nedává. Předkládáme úsporný balíček zhruba v rozsahu 8 mld. korun, ty zdroje jsou ať už z racionalizace systému slev na jízdném, nějaké provozní úspory na Ministerstvu financí, Ministerstvu vnitra, ve finanční správě.

Toto je tedy jeden velký pozměňovací návrh, který ušetří zhruba 8 mld. korun. Navrhujeme navýšení rozpočtu vysokých škol tak, aby ta investice do vzdělání, která běží v sektoru základního a středoškolského vzdělávání, se opakovala i u vysokoškolského vzdělávání. Myslíme si, že to, že vláda přidává učitelům základních a středních škol, je dobře, jsme rádi, že se tohle v tomto období podařilo napravit, ale myslíme si, že stejně tak bychom měli investovat i do toho vysokoškolského vzdělávání. Navrhujeme posílení rozpočtu Akademie věd, to je další důležitá věc. A taková drobnost rozpočtově, ale má to velký symbolický význam navrhujeme snížit rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na konzultační, poradenské a advokátní služby a místo toho ty peníze dát na boj se závislostmi.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ten program byl vytvořen v roce 2003.